Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat.

Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu pod písmenem H. Bohužel stanovisko Ministerstva financí je negativní, ale domnívám se, že se jedná o nedorozumění ve výpočtu, jak se změna projeví ve státním rozpočtu. Ministerstvo uvádí, že změna bude mít za následek výpadek příjmů ve výši půl miliardy korun. Tento údaj nemůže příliš odpovídat realitě, jelikož v současné době je celkový objem vrácené DPH něco přes 1 miliardu korun, a to se jedná o vratku nákupu od 2 tisíc korun do několika milionů.

Ekonomové Hospodářské komory zpracovali před dvěma lety dopadovou studii, která hovoří o částce 60 milionů korun, která se však do ekonomiky vrátí.

Také je zde podpora napříč politickým spektrem, jelikož se jedná o opatření podporující ekonomický růst, cestovní ruch, regionální rozvoj, českou výrobu a obchodu. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já bych chtěl přilákat vaši pozornost a doufám laskavé oko ke čtyřem návrhům, které bych tady chtěl okomentovat. První návrh, který předkládáme společně s panem poslancem Volným a panem předsedou Stanjurou, je na vrácení limitu pro uplatnění daňových výdajových paušálů pro OSVČ zpět na hranici 2 milionů korun. Podnikatelé jsou významným motorem naší země, a zaslouží si proto co nejjednodušší pravidla, aby se mohli věnovat své práci. Stát by si měl vážit aktivních lidí, pro které by měl vytvářet přátelské prostředí. A právě výdajové paušály vnímám jako jeden ze základních stavebních kamenů podpory podnikání v naší zemi. A proto je namístě, abych poděkoval Ministerstvu financí a rozpočtovému výboru za kladné stanovisko. My už jsme tento návrh předkládali jednou, tehdy chybělo sedm hlasů.

K tomuto návrhu nás vedla aktuální situace na trhu s emisními povolenkami, kdy cena emisních povolenek od začátku roku narostla čtyřikrát. Je to umělý růst vyvolaný změnou směrnice Evropské unie a tento umělý nárůst se promítne do cen tepla pro konečné spotřebitele. A právě cílem našeho návrhu je tento umělý nárůst cen částečně domácnostem kompenzovat, a to právě snížením DPH.